Takže logicky z toho rodičům vyplývá, tak jak mi píší, a logické to samozřejmě je, klesá kvalita výuky pro české občany. A vy říkáte: Vydržte to, musíte to vydržet, musíme pomoct. Takže otázkou je, jestli dokážete zaručit, a to nedokážete, protože to je jasné, aby neklesla výuka pro české děti.

Prostě to musíte vydržet, že budou mít vaše děti horší výuku. Takže to je oblast školství.

A hlavně, ten trend.

Podle mě to děláte, že to nemáte vůbec promyšlené, připravené.

A lidé si stěžují na to, že ty poznávací značky jsou třeba ze západní Ukrajiny, kde válka není.

Takže co s tím chcete dělat?

Je potřeba mít strategii, jasnou strategii, jakým způsobem to chcete komunikovat a dělat, aby tomu rozuměla většina občanů České republiky, nebo nejlépe všichni.

Takže je potřeba, abyste jasně pojmenoval, jak to bude a co s tím budete dělat. My jsme řešení navrhli. Jestli vy ale to řešení je na vás, vy jste se domluvili, že budete ve vládě, vy jste říkali, že to zvládnete, takže nemá smysl to házet na opozici, protože plnou odpovědnost nesete vy.